Chápu ale na druhé straně, že se nikdy nebudou ztotožňovat indikační seznamy v následujících letech.

Já doufám, že toho není hodně, ale připouštím, že tato varianta může nastat.

Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Štětina a po něm pan poslanec Skalický. Dobrý podvečer, vážené dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře.

Za hnutí Úsvit mohu říci, že tento zákon samozřejmě podpoříme. Jenom maličkost, jestli by bylo možné, pane ministře, kdybychom měli nějaké statistické údaje, které nám mohou srovnat, jaký stav byl před přijetím tohoto zákona a jak se tento zákon, který je v platnosti, nějakým způsobem z hlediska odborného a možná i ekonomického projevil. Děkuji vám. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Skalický. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, po stránce věcné k dané novele zákona zde bylo řečeno vše podstatné, a já bych si dovolil pouze dvě krátké poznámky. Za prvé, abychom si uvědomili, že to je poprvé, kdy na základě nařízení Ústavního soudu se překlápí, v uvozovkách, vyhláška do formy zákona, a proto by bylo opravdu velmi dobré, aby tento proces prošel nějakým standardním procesem legislativním, byť ve zkrácené podobě. A za druhé jsem si vědom toho, že je potřeba opravdu stihnout vše relativně rychle, a proto budeme souhlasit a doporučuji, aby se zkrátily všechny možné lhůty pro projednávání jak ve zdravotním výboru, tak před druhým a třetím čtením tak, aby novela zákona byla připravena a vše se včas stihlo. Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Hovorky. Máte slovo. Děkuji za slovo.

To vidím jako klíčové a potom si myslím, že by to hodně pomohlo rychlému projednání tohoto zákona. Děkuji. Nyní neregistruji žádnou přihlášku do rozpravy.

Není tomu tak. Jestliže se nikdo nehlásí do rozpravy, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel, případně paní zpravodajka.

A samozřejmě přikázat tento zákon zdravotnímu výboru. Myslím si, že mu přísluší. Děkuji. Není tomu tak. Já zde registruji jeden návrh a to je zkrácení projednávání na 30 dnů. Předpokládám, že to je stejný návrh, paní zpravodajko. On navrhuje zkrácení projednávání na 30 dnů.

Mám zde požadavek na odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

Děkuji. Nyní budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu k projednávání na 30 dnů.

Je to hlasování číslo 228, přítomných poslanců je 88, pro tento návrh bylo 88 poslanců, návrh byl přijat, lhůta byla zkrácena na 30 dnů. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Mám zde návrh, vlastně dva návrhy, které jsou stejné, jeden je organizační výbor a druhý je od paní zpravodajky, aby předložený návrh k projednání byl dán výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Chcete doplnit? Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování.

Hezký dobrý podvečer. Dobrý večer, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych měl návrh.

To je návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy.